Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B88 poslaneckého klubu ODS. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh, B90 poslaneckého klubu ODS. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Já bych poprosil o klid, aby stenografky mohly správně zaznamenat jak stanoviska, tak výsledky. Děkuji. Stanovisko, omlouvám se. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.